Pane předsedající, paní a pánové. Dovolte mi přece jenom reagovat, a schválně až po hlasování, na onu možná zbytečnou politikářskou repliku, která tady zazněla o komunistech a jejich údajné příchylnosti pouze určitým směrem světových stran, když to řeknu velmi jemně. Smlouva nového typu, naprosto ojedinělá smlouva, kterou začíná nová éra. Pak také, a to máme dokonce v názvu tamhle na ceduli, na tabuli napsáno, strategické partnerství. Já bych chtěl poprosit všechny výbory, které si teď odhlasovaly, že to nechtějí projednávat, aby se tím tématem přece jenom dobrovolně zabývaly.

Jde i o podniky vaše. Jde i o pracovní místa ve vašich městech a obcích. Jde i o spotřebitele v České republice na Moravě, v Čechách, ve Slezsku , kteří mohou být změnou smluvního práva, změnou strategického partnerství předznamenávající onu smlouvu CETA, těžce a dlouhodobě postiženi. Abychom skutečně mohli s čistým svědomím tuto zásadní změnu projednávat, prosím, aby všechny výbory alespoň v různém například zemědělský výbor otázku práva zacházení s pesticidy, a další, o kterých třeba já vím méně než o tom zemědělském si alespoň v různém ta témata zkusily projednat a zkusily potom s čistým svědomím o tomto bodě, o dohodě o strategickém partnerství Evropské unie a Kanady zde v této Sněmovně hlasovat. Jde o ratifikaci zásadního významu.

Neboť neexistuje svobodný a rovný trh, pokud se o něj sami nebudeme aktivně snažit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, když už se tady o tom bavíme, tak já to beru doslova, a má pan Kováčik pravdu, ale ne až tolik, možná studium smlouvy o strategickém partnerství, ale skutečně koho to zajímá, tak si přečtěte tu smlouvu CETA, nebo alespoň nějaké podklady k ní, a potom pochopíte hloubku toho, jak komunisté této zemi škodili, škodí a chtějí škodit. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Byla ukončena obecná rozprava, pane předsedo, omlouvám se. Ukončen bod a po skončení bodu s přednostním právem pan ministr. To, proč jsem řekl, že je to nová smlouva vyššího typu ono je to dobré, že to je právě s Kanadou, protože já doufám, že si všichni uvědomujete, že právě Kanada v takových otázkách, jako je ochrana spotřebitele, jako je ochrana životního prostředí, to je přesně ta země, která tady zrovna v Evropě byla schopna být velmi dobrým partnerem. Protože zrovna Kanada není země, kterou bychom měli učit ochraně životního prostředí, vysokým standardům při ochraně spotřebitele a podobně. Proto si myslím, že Kanada byla ideální na vytvoření právě takovéto dohody nového typu. A já si myslím, že když to budete studovat ve výborech, že se k tomu dostanete. Takže přeji hodně štěstí. Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Já jsem čekal, že se pan ministr Zaorálek zastane sociální demokracie, protože když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak spolu s našimi zástupci tam proti té záležitosti hlasovali i europoslanci za sociální demokracii. Znamená to tedy, že podle logiky pana kolegy Laudáta této zemi škodili, škodí a budou škodit také sociální demokraté?

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, že teď posloužím jako tlumočník. Čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního výboru nemá přednostní právo, a já si tedy dovolím... Vlastně pan ministr promluvil. Já si tedy dovolím přetlumočit to, co vám chtěl pan předseda zahraničního výboru říci. Chtěl vám říci, že jako země s netypicky vysokým procentem průmyslu ve struktuře naší ekonomiky a s dominantně proexportní ekonomikou, protože když jsme na svém produkčním potenciálu, musíme 80 % naší produkce zboží a služeb vyvézt, je pro nás tato smlouva daleko výhodnější než pro řadu jiných zemí. Já vám také děkuji.